My jsme přesvědčeni, že řešením jsou úspory na straně státu, a vláda musí začít v první řadě u sebe, a nikoliv řešit schodek státního rozpočtu snižováním valorizací důchodů a plošným zvyšováním daní. Základní problém, proč se valorizují důchody, je přece inflace.

Takže já tvrdím, že bod číslo jedna je řešit inflaci, a přece ty nárůsty, mimořádné valorizace důchodů, byly schváleny legislativně, to znamená v zákoně, právě proto, abychom ochránili důchodce a jejich reálné příjmy před tak vysokou inflací.

Je potřeba snížit já budu pokračovat dál je potřeba snížit výdaje jednotlivých ministerstev v průměru o 10 %, a nikoliv zavádět obsáhlou daňovou reformu, která bude mít nepříznivý dopad na všechny občany České republiky. Vláda neřeší příčiny a hasí pouze důsledky své vlastní nezodpovědné činnosti. Vláda tímto způsobem zcela přenáší svou neschopnost v podobě břemena státního dluhu na slušné a pracující občany namísto toho, aby například konečně zdanila nadnárodní zahraniční korporace, které z České republiky ročně vyvádějí nezdaněné stamiliardové zisky a dividendy. Jde až o 300 miliard zisků a dále samozřejmě obrovské optimalizace, které mohou dělat až dalších 200 miliard.

Nyní je v pořadí s přednostním právem paní ministryně obrany Jana Černochová. Jsme ve změnách pořadu schůze. Děkuju, paní místopředsedkyně. Budiž. Vážený, pane kolego Okamuro, prostřednictvím paní místopředsedkyně: žádná utajovaná mise to není. To, že nějaký novinář řekne, že je něco tajného, neznamená, že to je tajné. Víte, já už tady více než jeden měsíc všem říkám, že smlouva se musí před spuštěním ratifikačního procesu podepsat se zástupci americké strany. Prostě je to zcela legitimní, že se ta smlouva podepíše mezi ministrem obrany České republiky a ministrem obrany Spojených států a není na tom nic tajného. Vždycky jsme tuto informaci říkali veřejně, že nás toto čeká. Možná kdybyste si občas otevřel ústavu, tak možná byste věděl, jak takový ratifikační proces probíhá. Smlouva byla schválená vládou, a tedy je zcela legitimní, že nyní by se měla podepsat. Není ani pravda to, co jste tady říkal, že nebyla ta smlouva předem diskutovaná se zástupci opozice. Já bych z tohoto místa chtěla velmi poděkovat zástupcům hnutí ANO, konkrétně paní Aleně Schillerové a jejím kolegům, za to, že když jsem je oslovila s nabídkou, aby tu smlouvu oni mohli ještě před vládou se mnou diskutovat a s mými kolegy, tak toho využila. Tu smlouvu jsme diskutovali dokonce s experty ANO.

Jistě to potvrdí pan Radim Fiala, se kterým ta schůzka byla domlouvaná, a té schůzky se účastnil právě vámi zmiňovaný, pane Okamuro, pan poslanec, bývalý plukovník Vích, takže i s ním jsme diskutovali obsah té smlouvy DCA, a také velmi podrobně. A dokonce těmto jednáním před vládou se zástupci opozice ještě předcházela jedna schůzka.

24 zemí podepsalo smlouvu DCA a já bych tady chtěla říct, a říkám to s naprosto čistým svědomím, že opravdu jsme vyjednali maximum možného, co se vyjednat dalo, vyjednali jsme v té smlouvě lepší podmínky pro Českou republiku, než vyjednaly jiné země. Ono vlastně se to zdálo být i výhodou, že jsme až 24. zemí, protože jsme měli k dispozici všechny smlouvy těch zemí jiných a mohli jsme říkat: ale vždyť jste tady na to přistoupili a my to chceme také. Takže takto to probíhalo, probíhalo to velmi korektně, probíhalo to veřejně, informace opravdu měli všichni kolegové napříč Poslaneckou sněmovnou. Ta smlouva je řádně zveřejněná, může se s ní seznámit každý občan České republiky a každý občan České republiky se také může v této smlouvě dočíst, že naopak přesně je to naopak, než jste tady, pane Okamuro, prostřednictvím paní místopředsedkyně, řekl.

Takže vy jste to opět zmatlal a opět jste to řekl přesně opačně, než to je, pane Tomio Okamuro, prostřednictvím paní místopředsedkyně.

To všechno bude následovat, ale ratifikační proces je nějakým způsobem daný, takže se můžeme na tu debatu těšit, debata bude probíhat a neděje se tady nic, co by bylo ani utajované, co by občané České republiky nevěděli a co by nevěděli ani poslanci, opoziční poslanci. A jak říkám, přístup hnutí ANO, já si toho velmi vážím, velmi si vážím toho, že i paní Schillerová si na to jednání vzala s sebou kolegy, se kterými jsme tu věc mohli diskutovat, a že pak se i účastnili další kolegové z hnutí ANO, těch dalších debat, které už byly vlastně více odborné, protože na DCA nepracoval pouze rezort Ministerstva obrany s Ministerstvem zahraničních věcí.